24.

Vidím přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Těžko mohu tento návrh podpořit už jenom proto, že nikdo z vlády se tradičně neobtěžuje vydat se do opozičních klubů, aby nám zdůvodnil nezbytnost urychleného projednávání.